Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Zahradník.

Děkuji.

Pan poslanec Pávek s faktickou.

Je potřeba říct ale několik věcí. To znamená, z hlediska nové kapacity toho výrobního potenciálu tady nemůže být do budoucna řeč.

Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Přednostní právo, pan předseda Jurečka.

V tom rozporu nejsme.

Takže myslím, že toto jsou minimálně dva velmi zásadní důvody.

Děkuji. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Takže nejprve budeme hlasovat tedy o vrácení k projednání, následně o zkrácení na sedm dnů. Dobře.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A nyní tedy návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Návrh přednesl pan předseda Radim Fiala. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Lhůtu jsme zkrátili.